Chci upozornit ještě na jednu věc, o které se tady hovořilo. V tom zákoně jsou doplněny údaje komunikace úřadu s občanem.

Stále více fyzických osob má datovou schránku, zřizují si ji dobrovolně. Jinými slovy, mámli datovou schránku jako občan, tak by mi orgán státní moci tím, že mi vystaví občanský průkaz, mohl dát i přes tu datovou schránku vědět, že už ho mám, a nemusel po mně žádat mobilní číslo, popř. email, aby mi to napsal, když už mám datovou schránku. Toto v tom zákoně v těch navrhovaných změnách je opomenuto, není to zde uvedeno. Čili bych apeloval, aby se tady tohleto do tohoto zákona dalo. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Stanjura. Děkuji za slovo. Mám jeden dotaz na pana ministra a pak mám jeden procedurální návrh.

Protože jinak když použijeme silový přístup a schválíme to, tak ještě v tomto volebním období vznikne potřeba tento zákon opět a znova novelizovat.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, debata byla velmi zajímavá. Vrátili jsme to z důvodu, že pan kolega Pilný, prostřednictvím pana předsedajícího, argumentoval, že připraví pozměňovací návrh. Minule jste mi říkali, že pan kolega Pilný není předseda výboru. Krátkodobě jsem si neuvědomil, že je předseda hospodářského výboru, který má k dispozici technický aparát, má možnosti, jak bezesporu pozměňovací návrh připravit. Pan kolega Pilný se sešel s našimi úředníky, vysvětlovali si tu situaci.

Jenom jsem chtěl tedy připomenout, jakým způsobem se tady minule vedla ta debata a proč jsme to vraceli do druhého čtení.

A hlavně ten proces výroby vlastních občanských průkazů je potřeba zahájit dříve, než dořešíme zákon, o kterém tady hovoříte. To asi pravda je. To přiznávám, pane předsedo Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího.

Pokud bude šance, vystoupí pan poslanec Petrů a načte tam ještě pozměňovací návrhy, které bohužel vypadly při předchozím druhém čtení, které umožňují například nad 70 let vydávat občanský průkaz na delší dobu, což znamená, že ti lidé nebudou muset každých pět deset let si pro občanku znovu chodit. Uvidíme, jestli Sněmovna dá šanci, aby tento návrh zazněl.

S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím. Chci poděkovat panu ministrovi, že řekl pravdu, že se nevyhýbal odpovědi. Slyšeli jste jasně.

A to ještě v tomto volebním období.

A co když to bude nakonec jinak?

Ale moc nerozumím tomu prestižnímu souboji, že tohle musí být dřív. Skutečně ne.

Anebo jsme nezapomněli na úrovni ministerstva a vlády, ale obě komory Parlamentu budou mít jiný názor na ten zákon. To nemusí být ani vědomá chyba nebo opomenutí. Prostě bude jiný názor na to, jak to má vypadat. Ale už budeme vyrábět. A to je důležité. Děkuji i za dodržení času. Nyní vystoupí pan poslanec Klán. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, nebojte se, já tady nebudu mluvit dlouze, ale spíš mám takové technické poznámky.

To je nepochybné.